To, jestli zastropujeme dotace těm či oněm zemědělským podnikům s tou či onou velikostí, pro mě není tím strukturálním řešením společné zemědělské politiky, která podle mého názoru je opravdu více než socialistická a stojí spoustu peněz, křiví trh a snižuje efektivnost celé evropské ekonomiky.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já musím zásadně nesouhlasit se svým předřečníkem ohledně společného základu daně právnických osob. Souhlasím v tom, že nemá být nad úrovní současného zdanění právnických osob v České republice, ale naopak pro narovnání podnikatelského prostředí v rámci EU je to naprosto nutné. Prostě není přijatelné, že čeští podnikatelé konkurují subjektům, které daně z příjmu právnických osob prakticky vůbec neplatí.

Takže my naopak razantně podporujeme, aby byl společný základ daně právnických osob.

Takže tady já naopak naprosto nesouhlasím s pozicí ODS. S další faktickou poznámkou pan poslanec Peksa. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Tady opět zazněly takové, řekl bych, velké nepřesnosti.

Prostě my ty peníze musíme vydávat efektivně a musíme spolupracovat. Druhá věc. Mně je opravdu, ale opravdu líto, že ODS tady bojuje proti právnímu státu. Vyplácení dotací se musí, musí odvíjet od stabilního a funkčního právního prostředí. Není možné, aby v členských zemích docházelo k pokřivování právního státu, aby ty dotace byly zneužívány. Ty dotace jsou v konečném důsledku vždycky placeny z našich peněz a prostě není přijatelné, aby byly rozkrádány. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Ta vládní pozice je definovaná v tom podkladu, v materiálu, jako poměrně kritická. Takže o tom si můžeme zahlasovat a podpořit tento druh usnesení.

O minimální sazbě, možná, se někteří socialisté baví, ale je to zatím naprosto okrajová diskuse, takže tímhle bych se v této fázi neděsil. Spíš mě daleko víc děsí to, že tento starý fiskální pakt, který už běží a který mimochodem je součástí evropského práva už dávno prostřednictvím tzv. sixpacku, tedy balíčku evropských nařízení, příliš nefunguje. A my jsme se na té konferenci bavili o tom, že je třeba hledat i jiné cesty a komplexnější nástroje, které by skutečně Evropu trošičku od té dluhové krize více vzdálily.

Já samozřejmě nevolám po žádném rozkrádání dotací.

Copak dneska nevracejí ti, kteří nečerpají v souvislosti s podmínkami těch programů, nevracejí evropskému rozpočtu peníze ještě s penálem? To je úplně jiná debata než o tom, jestli mají být evropské fondy podmíněny k plněním nějakých politických kritérií od jednotlivých členských států. Už dneska přece, a vidíme to v realitě, existují případy, kdy justice a evropské orgány mají nástroje a využívají je k tomu, aby potrestaly a postihly příjemce dotací, kteří podváděli nebo se dopouštějí kriminální činnosti. Čili ta poznámka pana Peksy je úplně mimo mísu. Co se týče těch dalších. Tak já rozumím. Proto si nepřeji společnou armádu, proto si nepřeju společné harmonizované daně.

To, že dneska existují daňové ráje, nevyřeší žádná regulace na úrovni EU, protože ty evropské ráje budou existovat v jiných částech světa a ty firmy, které je budou chtít využívat, se tam přestěhují. Kdybyste se podíval na to, proč třeba řada firem odchází do Nizozemí, tak to není proto, že by v Nizozemí byly nižší daně, ale proto, že je tam mnohem rychlejší vymahatelnost práva. Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.